Dlouhodobou vizi! A nechápu, proč tam vzniká něco, proč nenaváže tahle vláda na tento materiál.

Ne, tady je to o tom jsem už mluvil.

A měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky.

Je jasné, že v současné době dochází k ochlazení světových ekonomik, ale naše vláda udělá pravý opak toho, co udělala vláda v roce 2009. Nebudeme lidi strašit a pokud by soukromý sektor méně investoval, tak právě stát bude investovat v daleko větší míře a převezme štafetu ekonomického růstu.

Nevěří té budoucnosti, bojí se, proto klesá i porodnost mimo jiné.

Do budoucna by tyto investice měly být součástí jednotlivých státních rozpočtů, rozpočtů krajů, měst a obcí. Tak tohle my píšeme.

Národní investiční plán bude sloužit jako zásobárna projektů pro Národní rozvojový fond, který by měl některé projekty realizovat systémem PPP.

Doufám, že právě tato vláda bude první, která úspěšně zahájí výstavbu dálnice na základě PPP projektu.

Od revoluce!

Nechtěl.

My jsme to nedokázali. Proč?

A tyhle pitomosti z minula. Protože ano, 30 let ho nemáme.